Dobrý den, vážení přítomní. Slyšeli jsme tady ráno ve vystoupení pana Stanjury, že máme na poplatky ze psů zákon o správě daní a poplatků. Včera tady zaznělo, že máme jednoduché účetnictví. Jednoduché účetnictví, prosím vás, bylo zrušeno v roce 2005.

Takže pokud jsou změny v zákoně o účetnictví, tak se to daňové evidence vůbec netýká, potažmo fyzických osob, které vedou daňovou evidenci. Pak vzniká zmatek a lidi, kteří sledují trochu jednání Poslanecké sněmovny, mně pak volají a ptají se, co že se to zase mění pro fyzické osoby. Tak pozor na to. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Děkuji. Já jenom mám jednu obavu. Skutečně si myslím, že doba laciných keců už je za námi, nebo by měla být, protože pan ministr financí nebude vybírat daně, sociální demokraté začnou tlačit a výsledkem bude neefektivní výběr daní a vysoké daně. Pan ministr tady zmínil jméno pana Havlíčka. Já jsem se zúčastnil jakéhosi semináře o právě elektronické evidenci a tam si pěkně všichni popovídali, jak si udělají další byznys.

Pokud se týká úředníků, já souhlasím s tím, aby byla daňová správa posílena, ale mělo by tomu předcházet to, že prostě zjednoduším systém a někde ty úředníky ušetřím a pak, když jsou někde potřeba, tak je tam efektivně přesunu.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Bendla. Ty signály, co já mám od voličů, a dokonce i z vlastní zkušenosti, jsou takové, že opravdu jsou živnostníci, kteří zaměstnávají lidi načerno. Ti lidé opravdu okrádají stát, protože pobírají dávky v nezaměstnanosti. Je spousta lidí, stavebních firem, které pracují úplně načerno. Tady jsme se bavili s kolegou Adamcem, že to dělá, ta šedá ekonomika, 15 %. Takže já si myslím, že pan ministr, pokud mluví o živnostnících, kteří okrádají stát, tak takoví tady jsou.

Paní poslankyně, já vás poprosím, vydržte chviličku. Pánové, já bych vás poprosila, abyste tady nerušili. Děkuji.

Děkuji za dodržení časového limitu. Děkuji za slovo. Já tedy ty čtyři body, které mám napsané, zkrátím, abychom se mohli dostat k usnesení. Škoda, že jsem neměl možnost zareagovat hned, aspoň tedy zmíním to, že jsem velmi pečlivě poslouchal, co tady zaznělo, co tady říkal kolega pan poslanec Stanjura, a mě zaujal ten jeho návrh, jeho myšlenka v tom, že pokud zjistíme, nebo bude zjištěno státními orgány, že sídla firem, které jsou v Praze, nemají žádné opodstatnění a budou se tedy nuceně přesídlovat do svých skutečných teritorií, působišť, že by to mělo být současně provázeno daňovou kontrolou, tak to mě zaujalo a myslím si, že to není špatná myšlenka. Doufám, že to vnímá i tady pan vicepremiér, tento návrh. Cílí to v podstatě přímo na firmy, které ukazují, že asi nemají něco v pořádku. A pokud se úředníci finančních úřadů na tyto zaměří, tak asi budou cílit rovnou s nějakou poměrně velkou pravděpodobností správným směrem místo toho, abychom elektronickým vykazováním tržeb a registračními pokladnami postihovali plošně všechny. Takže to, co tady navrhoval kolega Stanjura, naprosto podporuji a myslím, že by to bylo na další debatu.

Děkuji a nechávám nějaký časový prostor ještě kolegovi Stanjurovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já už jenom v krátké reakci na svého předpředřečníka. Já si samozřejmě uvědomuji, že je tady snaha obcházet některé zákony. Já si uvědomuji, že tady jsou i tací, kteří zaměstnávají někoho načerno. Vy říkáte přitvrdíme natolik, že toho obcházení bude čím dál tím víc.

Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nevidím nikoho, rozpravu končím a táži se nyní pana poslance Zbyňka Stanjury, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi.